A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní mám zde s přednostním právem pana předsedu Marka Výborného, poté se hlásí paní předsedkyně Schillerová.

Prosím, máte slovo, a já předávám řízení schůze. Děkuji za spolupráci. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne.

Ujal jsem se řízení schůze, zopakuji to ještě jednou.

Eviduji žádost na vaše odhlášení. Ještě předtím přečtu omluvy, které zde mám: paní poslankyně Iveta Štefanová..., ale tyto omluvy už byly načteny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh, tak jak byl načten? Kdo je proti tomuto návrhu?